Předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky.

Finanční rámec z národních zdrojů ve výši 51,3 miliardy korun umožňuje financovat opravy a údržbu, přípravu akcí, dofinancovat dokončování akcí národních i spolufinancovaných z EU a pokrýt část nově zahajovaných akcí podle stavu jejich připravenosti. Po úspěšném dokončení přípravy budou v průběhu roku 2016 jednotlivé akce zařazovány do rozpočtu SFDI za podmínky existence disponibilních prostředků. Tyto zdroje mohou být vygenerovány například díky nižším realizačním cenám u jednotlivých soutěžených akcí nebo dosažením vyšších než předpokládaných daňových příjmů.

Komplikovaný je především rozpočtový výhled, kdy koncem roku 2016 předpokládáme zahájení objemově významných staveb D11, R35, R48, které budou vyžadovat výrazně více finančních prostředků, než je v návrhu rozpočtováno.

Pro Ministerstvo dopravy by byla optimální garance národních zdrojů ve výši cca 52 miliard korun ročně. Předpoklad tzv. návrhové varianty financování obsažený ve schválených dopravních sektorových strategiích.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Tento materiál projednal hospodářský výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 619/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Stanislav Pfléger, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové.

To jsem právě učinil. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.